Ty poukázky jsou v různé hodnotě.

A já bych vás všechny chtěla poprosit, abychom tedy zvedli ruku pro poslanecký návrh mé kolegyně Pastuchové. Děkuji, paní poslankyně. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Sklenák, po něm paní poslankyně Richterová. Já vás, dámy a pánové, znovu prosím o to, abyste přestali diskutovat v jednacím sále. Dostáváme se do situace, že není rozumět tomu, co říká řečník. Prosím vás o trošku velkorysosti a v tomto případě i kázně. Děkuji vám. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych si vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, také velmi dovolil požádat o chvíli pozornosti. Víte, že já své projevy nemám dlouhé, ale chtěl bych se vás pokusit přesvědčit, abyste hlasovali za chvíli o pozměňovacím návrhu, který má smysl a který podporuji nejen já a který totožně podal kolega Kaňkovský, podporují Pirátská strana a další. Já si vám dovolím říct svůj pohled na věc. Tady předřečnice i paní předkladatelka řekly, že si to sedlo. To jsou jejich slova. Ale asi cílem naší činnosti, cílem přijímání zákonů je něco jiného, než aby si pracovníci úřadů práce sedli, aby jejich činnost se přizpůsobila tomu, co my zde přijímáme.

A ta praxe byla naprosto vyhovující a dostačující, protože to je právě ta situace, pakliže ti pracovníci vědí, že někde je problém a že někdo s těmi penězi skutečně hospodařit neumí nebo hospodaří divně, tak mohli sáhnout k této praxi. Od prosince loňského roku platí to, co přijala minulá Poslanecká sněmovna, totiž že kdo je dlouho chudý, tak musí dostávat část těch dávek v poukázkách. A to působí obrovské potíže.

Takže my jsme dneska tady v situaci, kdy hledáme skupiny lidí, které vyjmeme z této povinnosti, místo abychom přiznali, že jsme se vydali na slepou cestu, a vrátili se k té praxi, tak jak to bylo, protože ta je, opakuji, naprosto dostačující. Mimochodem tento můj názor sdílí i Kancelář veřejného ochránce práv možná jste získali jejich vyjádření, Národní rada osob se zdravotním postižením, která to podporuje, spousta organizací, která se zabývá touto problematikou. Problém této Sněmovny je v tom, že jsme jaksi zatíženi na fenomén tzv. zneužívání. Tady vždycky někdo přijde a řekne, že se něco zneužívá a je potřeba přijmout zákon, který tomu zabrání. Takže tady prostě asi, zdá se, podle aspoň jednání na výboru, většina má pocit, že je potřeba zabránit zneužívání těch dávek.

To jsou lidé, kteří nevlastní žádný majetek, protože kdyby vlastnili nějaký majetek, nemohou dostávat tyto dávky. Oni napřed musí všechno prodat, a až nemají nic, tak jsou v hmotné nouzi a dostávají tento příspěvek.

A v této situaci ti lidé jsou. Oni musí, dámy a pánové, nakupovat to nejlevnější, co je. A když jim řeknete, že někde jsou supermarkety, kde můžou uplatnit tu poukázku, tak pro ně je to tam prostě drahé.

Samozřejmě my tedy, říkám, přivedeme spoustu lidí do problémů. Zbytečně, protože oni musí kupovat předražené zboží, musí hledat obchody, kde poukázky utratí.

Takže v podstatě se dostáváme do situace, kdy úřady práce mají více práce. To jsme ostatně slyšeli, nebo vyjádření generální ředitelky úřadu práce máme k dispozici. Ona nám jasně píše cituji: